Děkuju, pane předsedající.

A ta novela je předkládána prostě proto, že reagujeme, nebo musíme reagovat na Evropskou komisí zahájené infringementové řízení, kdy Evropská komise vydala již odůvodněné stanovisko v této chvíli určené České republice, v němž nám vytýká nesprávné provedení čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká odpovědnosti za životní prostředí. Konkrétně se jedná o ustanovení směrnice zakotvující konkrétní práva nevládních organizací usilujících o ochranu životního prostředí v oblasti ekologické újmy. Jakkoliv Česká republika se proti výtkám Evropské komise opakovaně ve svých vyjádřeních ohradila, Komise argumenty České republiky nepřijala a požaduje od České republiky zjednání nápravy.